Já jsem ve svém předchozím projevu tady položil několik jednoduchých otázek týkajících se toho tábora kočovníků, který jste vytvořili v Malešicích. Já si dovolím je zopakovat. Pane ministře? Měl byste chvilinku na mě, prosím?

A to, co bude zajímat všechny obyvatele Malešic, jak dlouho tam ten tábor hodláte provozovat. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Já děkuji moc, pane předsedající.

Děkuji i za dodržení času. Jenom chci potvrdit slova pana ministra, že jsme se domluvili, protože dneska jsme z časových důvodů nebyli schopni naplnit ten příslib nebo to dojednání, které jsme udělali na policejním prezidiu při posledním jednání výboru pro bezpečnost, tak jsme se dohodli, že projednávání strategie vlády v této oblasti proběhne příští řádný výbor, který by měl být 9. června. Já už jsem podepsal usnesení, na kterém, jak jsme všichni odhlasovali, je tento bod zařazen. Budeme mu věnovat ty dvě, tři, čtyři hodiny, jak jsme o tom dneska diskutovali na výboru. Já vám také děkuji. Žádnou další faktickou poznámku neeviduji, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě v rámci řádných přihlášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost na to, o čem vypovídají publikované statistiky. Na druhé straně, ve všech úřadech, které zacházejí s penězi, existují přesné statistiky.

Lidé, kteří se takto chovají, poškozují pověst těch, kdo naši pomoc opravdu potřebují.

Také děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Bylo to shodou okolností v době, kdy se zde projednával takzvaný lex Ukrajina I, do kterého vláda a vládní koalice přes naše upozornění a podněty nezapracovala podstatné připomínky, které měly za cíl proces přijímání uprchlíků zpřehlednit a proces vyplácení dávek učinit transparentním, spravedlivým a odolným proti jeho zneužívání.

Dostávají tito uprchlíci určité oficiální české osobní identifikační doklady, jako je tomu mimochodem například v Polsku, kdy se jim přidělují náhradní rodná čísla, což proces identifikace, registrace a výplaty dávek velmi zkvalitňuje? Na základě jakých původních osobních dokladů je registrace prováděna? Probíhá, a jak, ověřování údajů, které o sobě sdělují uprchlíci, kteří osobní doklady při žádosti o registraci nemají? Probíhá, a jak, ověřování pravosti předložených dokladů, například ověření toho, zda tyto doklady skutečně patří tomu, kdo je předkládá? Lze vyloučit situaci, že nemůže dojít k vydání více dokladů o registraci jedné osobě? Na základě jakých dokladů a jakých údajů je vyplácena uprchlíkům takzvaná humanitární dávka administrovaná Úřadem práce České republiky, respektive jeho územními pracovišti? Mimochodem, též jsme opakovaně upozorňovali na to, že navalení této agendy přetíženým a špatně placeným zaměstnancům úřadů práce není dobrým řešením. Vláda to ignorovala a naše obavy se v plné míře potvrdily. Moje další dotazy na ministra Rakušana byly tyto: Můžete konstatovat, že systém registrací a této sociální pomoci, mám na mysli onu humanitární dávku, je důsledně zabezpečen proti možným podvodům a proti jeho zneužití?